S faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. Musím konstatovat, že už poněkolikáté pan kolega Volný nemluví pravdu.

Vymysleli jste mraky buzerací na občany a na to ještě si pořizujete armádu lidí, kteří vykonávají sílu státu. Vy nefungujete tak, že by stát měl sloužit lidem, ale lidé sloužit státu. To je vaše politika. Zrovna tak nevykládejte, že existuje rok, kdy tato země investovala z vlastních zdrojů 20 mld. A nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nicméně první prosba jak pro Bohuslava Sobotku, tak pro Jeronýma Tejce vaším prostřednictvím. Opravdu tady nebudeme vybírat příštího předsedu České strany sociálně demokratické. Nás do toho netahejte.

Já jsem mluvil poměrně dlouho dneska, pane premiére, měl jsem konkrétní dotazy na konkrétní ministry. Neodpověděli mi. To není žádná lež, když se zeptáte.

A vy jste použil oblíbenou figuru, protože tady jste asi tak šestkrát déle než já, já se pořád můžu učit. To nám chcete vyčítat? No nechceme. Já jsem o tom nemluvil. Já jsem mluvil na začátku, že jsme našli oblasti, které jsou podle našeho programu prioritní, a v těch jsme úspory nenavrhovali! Například školství a vzdělanost. A vy říkáte: No to nám přece nechcete vyčítat, že chcete spořit v tom školství! No nechceme, pane premiére. A pochopil jsem z vystoupení pana premiéra, že úkolem opozice je chválit vládu. No, všem doporučuji, přečtěte si vystoupení Bohuslava Sobotky, když byl v opozici. On ani teď není příliš inovativní v těch svých projevech. To si řekněme, a já to říkám slušně, jo? Ale dobrý.

A teď zapomněl. To opravdu musím na jedné straně obdivovat.

Evropské fondy. Co ministr, to zachránce evropských peněz. Premiér největší zachránce a dobrák.

Nesmyslných 24 operačních programů. To nebyl výmysl našich vlád. To byl výmysl jejich.

Vezměme si čísla. Bude konec roku 2016. Kolik jsme vyčerpali za tři roky. A porovnejme to s číslem, kolik jsme vyčerpali na konci roku 2009. Já nevím, jak to porovnání dopadne. Ale to je podle mě férové srovnání.

Takže mělo by to být lepší.

A já říkám, že to je špatná mantra.

Ideální stav je každé euro využijeme efektivně. Sto procent se nepovede nikdy. To snad natolik jsme realisté. O tom pan premiér nemluvil, ale my o tom chceme mluvit některý z příštích jednacích dnů Poslanecké sněmovny, protože to srovnání je bezesporu zajímavé. Já jsem ani jednou neřekl, že se zvyšují sociální dávky.

Asi žijeme v jiné zemi, pane premiére. A pokud o tom nebudeme moci mluvit, protože jak říkal pan premiér, to je útok na ty nejnižší pudy, tak to není dobře. To je taková ta politická korektnost, které bychom se měli zbavit, a pokud je nějaký problém, měli bychom to pojmenovat.

Ale abychom si to mohli dovolit, tak současně musíme ty, kteří to zneužívají, z toho systému dostat. Takže zase my o koze a pan premiér o voze. Ale o to hlasitěji a o to rozhodněji. Škoda, že se to míjí s tím, co jsme řekli nebo čím jsme argumentovali. A já jsem to moc používat nechtěl, ale každý podle toho, jak si zaslouží.

To prostě není pravda.

A já to plně respektuji.